Pan kolega Beznoska tu není, takže mu propadá přihláška, takže pan poslanec Marek Ženíšek. Připraví se pan kolega Laudát. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové.

To je mi fakt líto. Nicméně ta částka pět miliard tady byla již několikrát dostatečně vysvětlena, a i kdyby se jednalo o milion nebo půl milionu zisku a ne pět miliard, tak je to skandál, který zkrátka nemá obdoby. Dnešní mimořádná schůze byla svolána kvůli střetu zájmů Andreje Babiše, který je naprosto, bych řekl, ve vyspělé demokracii nemožný, a vaše nečinnost, pane premiére, je v celé této věci alarmující a šokující.